Za nejzajímavější lze považovat data o vývoji agendy pro starobní důchody. Počet důchodců setrvale klesá.

Přitom v těchto číslech je zahrnut i růst počtu předčasných důchodů, což fakticky snižuje pokles počtu důchodů.

V každém případě to bylo hloupé. Snížení počtu vyplacených důchodů za toto období představuje bezmála 90 000 a to je ve finančním vyjádření, uvažujemeli kolem 200 000 Kč ročně na průměrný důchod, kolem 18 miliard ročně pokles výplat, bez valorizace za jinak stejných podmínek. Naprosto zásadní je pak selhání České správy sociálního zabezpečení při řízení a přiznání starobních důchodů.

Jediné vysvětlení je, že to tehdy dělali lidé, kteří věděli, co dělají, a měli k tomu příslušné schopnosti.

Je to bezesporu odpovědnost Ministerstva práce a sociálních věcí, které personální vývoj České správy sociálního zabezpečení nezvládá, byli tam dodáni političtí nominanti bez potřebných zkušeností.

Tak tomu nerozumím. Je to velká škoda. Závěrem bych chtěl jen zopakovat ty věci, které nepochybně pan premiér za chvíli bude opakovat a které jsou nepravdivé, ano? Takže ještě jednou. Není pravda, že české finance, že nám hrozí bankrot. Není to pravda.

Strašení lidí bankrotem, aby vláda jim mohla vzít peníze. Inflace. Já myslím, že to má logiku. Totální selhání. A hlavně ten problém je, že teď znovu tady pětikoalice chce vzít peníze důchodcům, bere a mění ten systém výpočtu důchodu, samozřejmě na kterém zase přijdou o peníze.

Takže bylo by dobré, aby pan premiér zasáhl a přestal tady opakovat ty věci, které jsou nepravdivé.

Takže to jsou všechno opatření a naše stínová vláda předložila velice konkrétní plán, jak to řešit. Mně je líto, že se neposloucháme a že pravděpodobně budete znovu opakovat ty nepravdivé věci, ale bohužel na to jsme si zvykli.

Ale přece jste měli své voliče, něco jste slíbili a zkrátka to neplníte a je to evidentní. Já nechápu, proč se neomluvíte, proč neřeknete lidem, proč to nějakým způsobem neřešíte a trvale opakujete ty nepravdy. Já předpokládám, že teď, když vystoupíte, tak já si zase budu psát všechny ty nepravdy, které bohužel stále opakujete dokola. Tak děkuji za pozornost. Děkuji.

Ale já to dělat nebudu.

Ale my jsme se tu sešli na schůzi, která je o vládním návrhu, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění.